Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Mrzí mě, že se stalo takovou temnou tradicí této vlády, že při projednávání vysílání našich vojáků do zahraničí zde není přítomen ani premiér, ani ministr zahraničních věcí. Je tady přítomen, při vší úctě, pouze pan ministr obrany. Mně to přijde naprosto skandální.

A ne se po volbách schovávat. Od úterka jsme ho tady vlastně neviděli. Projednáváme zde materiál s názvem Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti takzvanému Islámskému státu. Jsem ráda, že Česká republika přispívá k boji proti teroristické organizaci takzvaný Islámský stát. Jsem ráda, že můžeme pomoci irácké vládě ve snaze zajistit kontrolu nad svým územím a při zvyšování stability v takto výbušné oblasti. Širší Střední východ se nachází v komplikovaném a konfliktním období.

Stáhli jsme se a později se stáhli i naši spojenci. Proto podporuji, stejně jako Občanská demokratická strana, pomoc České republiky Iráku, tedy vysílání našich vojáků. Ostatně k podpoře zahraničních operací je ODS zcela konzistentní, protože jsme přesvědčeni, že je lepší bojovat se zlem za našimi hranicemi, než mu čelit na vlastním území. V tomto tedy naší vládu zcela podporuji. To, co mě vadí a co musím zmínit, je ovšem přístup Ministerstva obrany, respektive vlády, k nám poslancům. Již poněkolikáté jsme v situaci, kdy se narychlo a mimořádně svolávají příslušné výbory, kdy se narychlo zařazuje projednávání takto významných bodů na plénum, kdy se premiér České republiky neobtěžuje tady sedět na zadku! O co víc, když se mění obsah, vážené kolegyně a kolegové.

Já osobně to vnímám jako obcházení Ústavy České republiky.

Vadí mi, že se s námi nehraje férová hra, přesto se počítá s naším souhlasem, kvorum 129 . Jsem zvědavá, vážení členové vládní koalice, jak to bez ODS a bez TOP 09 dáte dohromady, těch 101 hlasů. Nedáte! Vy naše hlasy potřebujete. Tak se k nám přiměřeně k tomu prosím chovejte a dávejte nám informace, které možná vy máte ve vládní koalici, ale my je nemáme a já se je dozvídám včera v osm hodin ráno na výboru pro obranu. Vadí mi, že se toto řeší salámovou metodou. Já skutečně patřím k odpovědným poslancům výboru pro obranu, který studuje materiály, záleží mi na bezpečnosti naší země a vadí mi, že nás stavíte před hotovou věc. Jak jsem říkala, není to tak dlouho, kdy jsme schvalovali nasazení příslušníků našeho letectva do Iráku. Pak jsme měli schvalovat nasazení našich lékařů. Ano, všichni to víme, všichni s tím počítáme. A nyní do tohoto balíčku přidáváte ženisty. Co bude příště? Ale byla bych velice ráda, pokud byste nás dokázali seznámit s uceleným materiálem týkajícím se angažmá České republiky v Iráku. Jak dlouho předpokládáte, že budou naši vojáci působit v Iráku?

Trošku mě zarazilo z toho projevu pana ministra ano vím, že to bude pod americkým velením ale že to americké velení je americké námořnictvo!

Takže bych skutečně ráda znala podrobnější informace. To jsou otázky, na které chci znát odpovědi, protože salámovou metodou můžeme ve finále vysílat někam celou armádu a s tím se mi těžko smiřuje. Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Foldyna je dalším řádně přihlášeným do všeobecné rozpravy. Pardon, pane poslanče, omlouvám se. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Omlouvám se, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Fandím členům vlády. A musíme získat 101 hlasů.

Ale nemohou. A je to zodpovědnost zejména předsedů vládních klubů, zda při tak nízké účasti půjdou do hlasování 101.

Mám to brát prosím jako procedurální návrh na přerušení na deset minut? Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu na 10 minut. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.